Jako jediný zdroj přichází v úvahu úhrada příslušné, tedy té dlužné částky ze státního rozpočtu, s tím, že by byla provedena prostřednictvím Českého telekomunikačního úřadu, který má danou agendu ve své působnosti. K zajištění návratnosti finančních prostředků se tomuto úřadu také ukládá pohledávku nahrazenou platbou ze státního rozpočtu dále po příslušném plátci vymáhat a v případě jejího vymožení vrátit ji zpět do státního rozpočtu. Tento postup je souladný s požadavky evropského regulačního rámce a současně zajišťuje naplnění práv držitele poštovní licence. Obdobná úprava byla zakotvena i v oblasti elektronických komunikací, když zde ještě byly čisté náklady univerzální služby kompenzovány prostřednictvím fondu, do kterého přispívali jednotliví podnikatelé, na takzvaný účet univerzální služby.

Výše případných nedobytných pohledávek by proto neměla být pro státní rozpočet zásadně významnou. Lze předpokládat, že významných plátců na účet pro financování základních služeb, například velkých společností na doručování balíkových zásilek, by se nedobytnost neměla týkat. Děkuji. Prosím pana poslance Horáčka. Děkuji za slovo.

To znamená, že asi bude docházet k propouštění zhruba přes 3 tisíc lidí v období deseti let.

Máme září, zatím bylo nasmlouváno Českou poštou 25 franšíz, města a obce se tvrdě brání, protože podmínky, které Česká pošta v této chvíli nabízí, pro ně, především pro malá města, vůbec nejsou přijatelné. Dle mého názoru je to údaj, který navrhl Český telekomunikační úřad, ale jenom pro 2 100 pošt. Tady je jasně vidět rozdíl mezi tím, co by mělo být a co je.

Děkuji za pozornost. Ano, pan poslanec byl zatím posledním v obecné rozpravě. Není tomu tak. Otevírám rozpravu podrobnou.

Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, já bych se chtěl tímto přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je uveden do systému pod číslem 2800 včetně odůvodnění. Děkuji. Pan poslanec Kubíček a po něm pan předseda Stanjura. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Děkuji. Pan předseda Stanjura.

Přestože tam odůvodnění je, tak ho tady v krátkosti řeknu.